Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv Tak zde se nacházíme ve druhé volbě, už jsme se dvakrát snažili zástupce veřejného ochránce práv zvolit a Sněmovna nebyla úspěšná.

Je to z toho důvodu, že Sněmovna volí z návrhů, které obdrží od prezidenta a Senátu.

Tyto čtyři návrhy volební komise Sněmovny přijala 10. května ve svém usnesení per rollam číslo 124.